Věřím, že naše návrhy, které jsou rozpočtově odpovědné, přitom nijak dramatické, můžete podpořit bez ohledu na to, kdo patří do vznikající koalice nebo opozice, protože minimálně ten jeden návrh, snížit výdaje o 13 mld., není nic, co by kterákoli vláda mohla v zásadě docela jednoduše zařídit.

My jsme si ten čas ve středu večer udělali, pan ministr financí si ho prostě neudělal. Kdyby to byla politická vláda, vaše, tak se to určitě nestalo.

Kdo ten rozpočet podpoří, přebírá za něj spoluzodpovědnost.